Na druhou stranu všechny programy celoživotního vzdělávání uskutečňované vysokými školami, pokud se jimi získává odborná kvalifikace pedagogického pracovníka, budou muset být akreditovány v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. U kvalifikačního programu pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy se rozšiřuje okruh poskytovatelů z vysokých škol i na zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Třetí část, o níž bych krátce hovořil, se týká adaptačního období, kdy se navrhuje ukotvení adaptačního období a v jeho rámci pozice uvádějícího učitele, který začínajícímu učiteli poskytuje potřebnou podporu v počátečním období jeho kariéry. V souvislosti s realizací reformy přípravy učitelů a učitelek v Česku je nově definována pozice provázejícího učitele jako klíčového prvku zvýšení kvality pedagogických praxí. Nově je definována také činnost třídního učitele.

Navrhuje se zakotvení pravidla o výši platů učitelů ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Dovolte mi, abych na závěr vám poděkoval za pozornost a pan ministr Balaš vás tímto žádá o podporu tohoto návrhu. Děkuji. Návrh v prvém čtení jsme přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu.

Děkuji vám za slovo, paní předsedající.

Za prvé, panuje široká shoda na ukotvení nových pozic uvádějícího učitele, provádějícího učitele, třídního učitele i na podpoře ukotvení nároku učitelského platu ve výši 130 % vůči průměrnému hrubému platu. Za druhé, diskuse se vedla nad dvěma body. Ta kratší stále ještě se snaží zpochybnit otevření učitelské profese nepedagogům, přestože zákon konečně přináší jasná pravidla, jejich začlenění a jejich vzdělání a je vlastně přísnější než ta v současnosti. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dal kladné stanovisko k těmto pozměňovacím návrhům: číslo sněmovního dokumentu

Děkuji za pozornost. Děkuji a já otevírám obecnou rozpravu, do které mám s přednostním právem přihlášeného na základě zmocnění poslaneckého klubu SPD pana poslance Zdeňka Kettnera s přednesením stanoviska klubu, a já požádám tedy pana poslance, aby se ujal slova. Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já už jsem zde na toto téma vystupoval, vystupoval jsem i na půdě výboru. Jak už tady bylo řečeno, tento návrh zákona se zde objevil už v minulém volebním období, kdy nebyl přijat, těch důvodů bylo vícero. Nyní se tento dokument tady objevuje znova a já k němu mám několik připomínek. Neustále tady nyní je řečeno, že to bylo konzultováno s veškerými odborníky, že tady existuje stoprocentní shoda. Rád bych upozornil na to, že tomu tak ve skutečnosti není. My jako klub vítáme tuto novelu toho školského zákona a mrzí nás ovšem, že opět jde zákon, který nebyl dotažen, když to řeknu, téměř k dokonalosti. A proč to tak říkám? Nejdříve začnu tím pozitivním, co určitě je dobré, to znamená, že nějakým způsobem se reflektuje náročnost některých pracovních pozic, viz třídní učitel nebo uvádějící učitel.

To jsou všechno veskrze pozitivní věci, ke kterým nemáme připomínek, a určitě je vítáme.